Nařízení má podle Evropské komise také pomoci řešit demografickou krizi. To nevím, jakým způsobem by tento komerční produkt měl řešit demografickou krizi.

Podle mého názoru je to zase znepřehlednění toto procesu.

Ještě jenom v krátkosti, asi ve dvou minutách, připomenu, co ten panevropský penzijní produkt vlastně je.

Děkuji za pozornost.

Paní poslankyně, máte slovo. Já jenom doplním, že stávající navržené datum účinnosti zákona, jak jste si možná všimli, se zdá být vzhledem k fázi legislativního procesu ohroženo, proto v souladu s § 95 odst. 2 jednacího řádu navrhuji změnu účinnosti zákona, a přečtu vám tedy ten dotčený paragraf § 29 by tedy nově zněl, že tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení. Doufám, že je to jasné. Samozřejmě je to promítnuto i do navržené procedury, kterou přečtu. Mnohokrát děkuji paní zpravodajce. Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy? Nikoho v sále nevidím, takže rozpravu v tuto chvíli končím.

Není. Než vám dám slovo, paní zpravodajko, nebo jestli mě budete provádět i tím hlasováním o zamítnutí?

Takže s tímto hlasováním se musíme nejdříve vypořádat. Zeptám se... Je tady, koukám, návrh na odhlášení.

Takže znovu pro všechny poslankyně a poslance: padl tady ve druhém čtení návrh na zamítnutí návrhu zákona a o tomto návrhu na zamítnutí v tuto chvíli budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování číslo 118, byli přihlášeni 153 poslanci, pro bylo 19, proti bylo 130, zdrželi se 4. Návrh nebyl přijat. Chtěla bych se omluvit panu ministrovi a paní zpravodajce, že jsem po nich nechtěla stanoviska, ale předpokládám, že když tady předkládají tento návrh, že určitě neměli stanovisko kladné. Takže jsme se vypořádali s návrhem na zamítnutí, který nebyl přijat, a proto pokračujeme v projednávání tohoto sněmovního tisku ve třetím čtení. Teď bych poprosila paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování.

Děkuji. Zeptám se, jestli z pléna od poslanců, protože jsou tady pouze dva návrhy to znamená, že budeme hlasovat o legislativně technických úpravách a pak hlasování o návrhu jako celku jestli chcete hlasovat o této proceduře, nebo jestli je konsenzus všech poslanců a souhlasíte s tímto návrhem? Není zde žádná námitka, takže v tuto chvíli budeme hned hlasovat první návrh, a to, že budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, ano, které tady paní zpravodajka přednesla. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Děkuji mnohokrát.